Když jsem se to dozvěděl, zadal jsem tyto práce tak, aby probíhaly, abychom to mohli velmi rychle napravit. Došlo ke skluzu dvou měsíců a na základě stávající analýzy, jak vypadá příprava tohoto zákona, jsem vyvodil personální zodpovědnost na Ministerstvu dopravy a odvolal jsem okamžitě vrchního ředitele pro legislativu a nahradil ho týmem čtyř lidí. Jeden z nich je z legislativního odboru vlády. Současný stav, který je.

V současné chvíli práce probíhají a my jsme připraveni v první dekádě měsíce října poslat návrh zákona do meziresortního připomínkového řízení, které trvá 15 dní, a poté budeme schopni předložit tento zákon na Legislativní radu vlády. Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče.